A teď některá fakta.

Stav správního řízení o udělení výjimky ze zvláště chráněného druhu živočicha křeček polní.

K dnešnímu dni lze konstatovat, že výše uvedené rozhodnutí o zrušení malé výjimky nabylo právní moci.

Bude doplňující otázka? Pane poslanče. Pane ministře, děkuji za odpověď. Já se domnívám, že by zde třeba šlo vyřídit licenci pro nějakou vysokou školu přírodovědeckou a monitoring by třeba mohli provádět studenti.

Váš čas, pane poslanče. Děkuji. Požádám pana ministra o doplňující odpověď.

Ano, část zakázky byla provedena a my z té druhé části budeme chtít výraznou slevu.

Například na stavbě jezu, o kterém budu mluvit dále, při splavnění Labe u Děčína, máme zvláště chráněné druhy lososa a bobra. Děkuji vám rovněž za námět, možná dát studentům tyto práce bude levnější a efektivnější. Faktem je, že to trošku někdy vypadá jako výpalné. Požádám nyní paní poslankyni Janu Hnykovou s její interpelaci na paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci auditu na Úřadu práce spojeného s odvoláním ředitelky Úřadu práce. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Přeji všem hezké odpoledne. Vážená paní ministryně, musím se vrátit trochu do minulosti. Bylo to pro nás pro všechny, jak koaliční, tak opoziční poslance, veliké překvapení.

Tento audit jste zmínila nejen ve své tiskové zprávě, ale i při tiskové konferenci a dále na jednání výboru pro sociální politiku. Také jste slíbila, že poslance výboru s výsledkem tohoto auditu neprodleně seznámíte. Dosud se tak však nestalo. Chci vám proto položit tyto otázky: V jakém stadiu se vlastně audit nacházel v době odvolání paní ředitelky Bílkové, jaké jsou výsledky tohoto auditu a kdy bude tento audit doručen členům výboru pro sociální politiku. Já vám děkuji. Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám paní ministryni o odpověď. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci.

Pokud vím, tak tento dokument byl všem členům a členkám výboru zaslán. Myslím, že byl zaslán hned, jak jsem o tom mluvila.

A pak například naprosto neodpovídala zařazení zaměstnance, když se udělala křížová kontrola v katalogu prací, náplni pracovní činnosti či vyplněným snímkem dne. Někdy to prostě vůbec nebylo v souladu. A takových zjištění je tam celá řada. Pokud vím, tak jsme to všem odeslali. Vypadá to, že paní poslankyně dá doplňující dotaz. Máte slovo. Mohli byste nám to poslat ještě jednou? Děkuji vám. Materiály budou zaslány. Nyní požádám paní poslankyni Martu Semelovou s její interpelací na pana ministra Marcela Chládka ve věci budoucnosti dětských domovů. Máte slovo. Děkuji.